prvé čtení Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nyní se dohoda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací. Sjednaná dohoda zajišťuje vysokou úroveň ochrany investic, avšak svým obsahem nezasahuje do práva státu na regulaci ve veřejném zájmu. Dohoda ale dále obsahuje veškeré inovace přístupu EU k ochraně investic, včetně mechanismů vynucování, které nejsou zahrnuty v naší platné dvoustranné investiční dohodě se Singapurem.

Dohoda taktéž obsahuje moderní a reformovaný mechanismus řešení investičních sporů, který se skládá ze stálého tribunálu prvního stupně a stálého odvolacího tribunálu, jež povedou řízení o urovnání sporu transparentním a nestranným způsobem.

Dohoda tedy vystoupí v platnost poté, co bude schválena dle příslušných vnitrostátních procesů všemi členskými státy, bude odsouhlasena Evropským parlamentem a dojde k přijetí příslušného rozhodnutí Rady, kterým se uzavírá dohoda.

Dohoda však prozatím nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Konkrétní financování multilaterálního systému a podíl České republiky na tomto financování prozatím nebyl stanoven. Děkuji vám. Přečtu ještě čtyři omluvy.

Děkuji za slovo. Nicméně právě s ohledem na fakt, že tato dohoda odpovídá současnému mezinárodnímu standardu ochrany zahraničních investic, navrhuji ji k odsouhlasení a zároveň ji navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Zájem nevidím. Obecnou rozpravu končím. Přednesené návrhy nemáme. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se tedy táži do pléna, zdali má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.